Děkuji panu poslanci. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl říct jednu věc, aby tady zazněla. Ta se bude upravovat. Je rozumné skutečně to otestovat na menším počtu staveb.

Ale opravdu takhle to nejde.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Mám tady další faktickou poznámku.

Myslím, že se nemusíme poučovat o jednotlivých dopravních stavbách, že je známe všichni velice dobře, aspoň ti, co se tím déle jak minimálně deset a další léta zabýváme. Když jsem mluvil o konkrétní stavbě R 52, tak chci zdůraznit, že to je stavba, která se začíná obchvatem v Mikulově a už se začíná stavět. Takže vím, o čem mluvím, kolego. Děkuji. Mám tady další faktickou poznámku pan poslanec Kolovratník.

A pokud budeme úspěšní, tak mysleme na to, že ten seznam není věčný.

Tolik mé stanovisko. Za týden, ve čtvrtek v 17 hodin, bude první sezení skupiny. Já děkuji.

Ale je tedy otázkou, zdali vedení poslaneckých klubů takovou dohodu má, nebo zdali tady bude nějakým způsobem předložena. Prosím jenom o informaci. Mám tady jednu faktickou poznámku. Takže pan poslanec Ivan Adamec. Prosím.

Někdy říkáme i málo placená. Prosím vás, nechte všechny vypovídat. Jestli to bude dneska, nebo příští týden, z hlediska pozice, která tady je, máme roky zpoždění, se nic nestane.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Nemám faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych si dovolila úvodem poděkovat jak panu ministrovi Ťokovi, který tady momentálně není, tak kolegovi Martinovi Kolovratníkovi za energii, kterou vložili do toho, abychom došli k nějakému konsenzu. Je to mimořádně vzácné, že jsme došli ke konsenzu úplně všichni zástupci všech zastoupených politických stran, to si myslím, že je velmi důležité. Je to velmi důležitý symbol i pro veřejnost, že pokud něco považujeme za zásadní v zájmu této země, jsme schopni se na nějakém návrhu dohodnout, byť diskuse ještě bude veselá.

Já jsem to avizovala. Podle mě úprava v § 4 musí být ve smyslu, že stát prokázal, že nebylo možno dojít k dohodě, že opravdu stát vyčerpal všechny možnosti. Ne že protože máme institut předběžné držby, stát nebude řádně jednat s vlastníky, jakoby to přeskočí, a pak využije, možná zneužije principu předběžné držby. Protože se zasahuje do osobního vlastnictví, tak bych byla velmi ráda, kdybychom se vrátili i k návrhům, které byly diskutovány. A to byl například výkup nad rámec záborového elaborátu.

To si myslím, že je důležité. Také souhlasím s tím, že fikce předběžného souhlasu je v případě dotčených orgánů státní správy 60 dní.

To je přece naprosto špatně. Seznam určitě bude předmětem velmi vášnivé diskuse.